Moc vás prosím ještě jednou, pane Mariane Jurečko, nechte vašim lidem, pětikoalici, volné hlasování, já budu za to rád, všichni za to budeme rádi a oni budou také rádi. Toto není politikum.

Na svou čest!

A řekněte, že jste to udělali vy.

Děkuju. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, škoda, že tady pan ministr včera nebyl. Protože o standardní legislativní cestě tady byla diskuse.

Tolik ke včerejšímu jednání. Dneska jsem se dozvěděla, že musí tento pozměňovací návrh být zapracován do standardní legislativní cesty a fakt není možné, aby tento pozměňovací poslanecký návrh dneska pětikoalice schválila. Jestli trváte vždy na standardní legislativní cestě, pak se podle toho chovejte. Jeden den říkáte jednu věc, druhý den druhou věc. Prosím vás, tento normální pozměňovací návrh, který v obdobném duchu byl přijat i minulou Sněmovnou, nevím, proč v tom hledáte politiku a ne normální lidskou slušnost. Děkuji.

Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně. Co na to říct? Vaším prostřednictvím panu kolegovi Brázdilovi: Sněmovna je od toho, abychom tady vedli věcnou, solidní debatu.

Je to důležité, takže my tady dneska schválíme chybu, abychom ji za tři měsíce opravovali, a vy tady vystoupíte v pozici toho, že tady urážíte druhé lidi, urážíte pana ministra.

Bohužel. A to mě mrzí.

Velmi prosím o oslovování mým prostřednictvím.

Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Já teď si dovolím promluvit vůči zástupcům zdravotnické záchranné služby České republiky, kteří jsou přítomni tady na galerii.